Pan premiér hovořil o několika oblastech, já navážu. Zaměstnávání nebo snaha o akceptaci nebo adaptaci těch lidí do našeho pracovního procesu samozřejmě ještě předtím, než se mohou zaměstnat a získají všechna povolení, tak tu nejprve musí někde bydlet. Je dobře, že vláda hovoří o příspěvku na bydlení, ale podle mě to není řešení.

Vláda přijde o celou řadu kapacit, které by mohla využít a které jí budou chybět.

Ale zase, vnímejte to tak, že i tím příspěvkem, který rozhodně my podpoříme, aby vyšší byl, tak to také není trvalé řešení. Měsíc dva tři čtyři pět šest?

Jejich ochotu, možnost teď nemyslím, že by nechtěli pracovat, ale třeba ani nemohou, protože jsou to třeba starobní důchodci nebo jsou nějakým způsobem znevýhodněni?

A vláda říká: Tak ať jdou dělat někde třeba do dětských skupin.

Protože jsou země, které k němu přistupují. Oblast sociálních dávek: podpořili jsme lex Ukrajina, hnutí ANO, určitě jste to zaznamenali, a podpoříme další věci, se kterými přijdete. Rozumíme tomu, že ty lidi tady nemůžeme nechat bez pomoci. Ale viděli jste zase čerpám z veřejných prostředků situaci na úřadech práce, jaké tam jsou fronty?

Říkal, že tam bude potřebovat navýšit počty úředníků. Stejně tak mluvil tuším pan ministr vnitra, že bude potřebovat. Já tomu všemu rozumím a říkám, že my se budeme chovat korektně. Nebudeme tady kopat za každou cenu do vlády, protože se ocitla v této krizi. Zdravotnictví: nejsem na to odborník, omlouvám se, ale lidi mi píší zděšeně, jak to bude. Říkal pan premiér děti musí být naočkované. Nepřijímají do školky, pokud neprojdou procesem povinného očkování.

Takže jak toto všechno se bude řešit?

My jsme připraveni přijmout ty děti, ale ne na úkor těchto dětí, můžeme dvě, tři, čtyři, pět, deset... Takže budou speciální třídy? Budou tam učitelé ukrajinští, kteří také samozřejmě jsou mezi uprchlíky? Rozumím, že to není jednoduché, a věřte, že si mohu dovolit takto mluvit, protože jsem ty krize zažila. Ale pojďme prostě spolupracovat.

No a ta opatření... Ale ta opatření zrušení silniční daně pro auta do 12 tun.

Prostě vláda vystoupí a neberte to jako lacinou kritiku a řekne: My jsme se domluvili...

Ale neříkám, my to podpoříme.